Nesouhlasné stanovisko. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

A je to povinnost ve zvláštním režimu. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

Děkuji. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Nesouhlasné stanovisko. Zahajuji hlasování číslo 64. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 64 je přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 93. Návrh byl zamítnut. Nesouhlasné stanovisko výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nesouhlasné stanovisko výboru. Děkuji. Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.